Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 7. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 7. schůze dne 6. března tohoto roku a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 7. března.

Do této chvíle mám informaci, že pan poslanec Kalousek hlasuje s kartou číslo 1 a pan poslanec Rykala s kartou číslo 2. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze pan poslanec Hašek, karta číslo 8. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a pana poslance Jaroslava Klašku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme hlasovat.

Lepší už to asi nebude. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byla paní poslankyně Černochová a poslanec Klaška. Prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 1. Konstatuji, že jsme ověřovateli 7. schůze určili poslankyni Černochovou a poslance Klašku. Chtěl bych vám sdělit, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci: pan poslanec Adámek zahraniční cesta, pan poslanec Farský pracovní důvody, paní poslankyně Konečná zahraniční cesta, paní poslankyně Kovářová od dvou do tří hodin pracovní důvody, pan poslanec Lobkowicz zahraniční cesta, paní poslankyně Maxová zahraniční cesta, paní poslankyně Nytrová zdravotní důvody, pan poslanec Šincl pracovní důvody, paní poslankyně Váhalová zahraniční cesta, pan poslanec Zlatuška zahraniční cesta. Ale já opravdu prosím o klid, jinak nebudete vědět, kdo se omlouvá, a budete tady své kolegy marně hledat. Z členů vlády: pan ministr Chovanec zdravotní důvody, pan ministr Němeček pracovní důvody a pan ministr Zaorálek zahraniční cesta. Pan poslanec Kostřica náhradní karta číslo 10, pan poslanec Korte karta číslo 9. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 7. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Za prvé grémium doporučuje vyhovět žádosti pana ministra zemědělství Mariana Jurečky pevně zařadit bod číslo 49, což je tisk 64, na středu 19. března jako třetí bod.

Dále, vyřadit bod číslo 20 návrhu pořadu, což je sněmovní tisk 115. A pokud by se nenaplnil bod Odpovědi členů vlády na písemné interpelace, projednávali bychom ve čtvrtek 20. března pevně zařazené body a poté bychom se věnovali bodům z bloku mezinárodní smlouvy a bodům z bloku zprávy, návrhy a další. Nyní zde mám mnoho přihlášek do rozpravy.

Znovu prosím o klid. Jedná se o stanovení pořadu. Pokud neklesne hladina hluku, budu nucen přerušit schůzi Sněmovny. Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych požádal o pevné zařazení těchto bodů: bod číslo 50, Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2014, sněmovní tisk číslo 89, a bod číslo 51 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014, sněmovní tisk číslo 95, na příští čtvrtek 27. března dopoledne po bloku písemných interpelací. Děkuji za pozornost. Pan předseda Kováčik. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych vám popřál hezké dobré odpoledne. Rád bych obrátil vaši pozornost na návrh na zařazení nového bodu do našeho programu této schůze Poslanecké sněmovny.

Tehdy v souvislosti s tímto bodem jsem v rozpravě slíbil, že vzhledem k tomu, že problematika nezaměstnanosti, problematika rekordně vysoké míry nezaměstnanosti je natolik závažná, že budeme tento bod jako, řekněme, průběžnou kontrolu postupu vlády zařazovat nebo navrhovat na zařazení na každé schůzi Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych tento slib splnil. V této souvislosti tedy navrhuji zařazení nového bodu Informace vlády České republiky o možnostech a postupech řešení rekordní výše nezaměstnanosti v České republice. Současně vzhledem k vývoji situace do tohoto bodu navrhuji rovněž druhou část, a to informaci předsedy vlády o možných dopadech případných sankcí České republiky nebo Evropské unie vůči Rusku na nezaměstnanost v České republice a na českou ekonomiku. Navrhuji zařadit na čtvrtek dvacátého po pevně zařazených bodech. Děkuji. Pan poslanec Klučka, připraví se pan poslanec Grospič. Děkuji vám, pane předsedo.